Hospodářský výbor. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno 103 poslanců, pro 22, proti 65. Tento návrh přijat nebyl. Dalším navrženým výborem je výbor rozpočtový. Kdo je tedy pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 121. Tento návrh nebyl přijat. Dalším navrženým výborem je ústavněprávní výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Přihlášeno 104 poslanců, pro 22, proti 61. Kdo souhlasí, aby tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro bezpečnost? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 65. Tento návrh byl zamítnut. Dalším navrženým výborem je výbor pro evropské záležitosti. Kdo souhlasí s tím, aby tento sněmovní tisk byl dále přikázán k projednání pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dalším navrženým výborem je výbor pro obranu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 125. Přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 61. Tento návrh nebyl přijat. Dalším výborem je výbor pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 105 poslanců, pro 15, proti 70. Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 127. Přihlášeno 105 poslanců, pro 22, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 105 poslanců, pro 16, proti 70. I tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 129. Přihlášeno 105 poslanců. Pro 16, proti 67. Tento návrh nebyl přijat. Dalším výborem je výbor pro životní prostředí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 130. Přihlášeno 105 poslanců, pro 17, proti 72. Tento návrh nebyl přijat. A posledním předposledním, pardon. Dalším je zemědělský výbor. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán do zemědělského výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 131. Přihlášeno 107 poslanců, pro 19, proti 64. Tento návrh nebyl přijat. A jako poslední zde zazněl návrh pana předsedy Kováčika, abychom přikázali komisi pro práci Sněmovny. Stálé komisi pro práci Sněmovny. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 132. Přihlášeno 108 poslanců. Tento návrh byl zamítnut. S přednostním právem pan předseda Kováčik.